Ano, na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke zprávě Komise Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, který se týká dohledu nad obchodním a distribučním trhem.